Takže změny tam jsou.

Máme určitě i jiné prostředky. Například je to otázka, jestli je opravdu nutné teď zvýšit to 1 % výdajů státního rozpočtu pro armádu, když efektivně to utratit bude asi velký problém. Děkuji. Prosím. Cituji: